Pan předseda vlády uvedl v poměrně velké epické šíři důvody jednotlivých bodů této mimořádné schůze a odůvodnil z pozice vlády, proč se domnívá, že je potřeba, aby byly na této mimořádné schůzi projednány. Jestli dovolíte, nebudu kopírovat jeho vystoupení, protože se vyjádříme k oněm jednotlivým bodům. Pan předseda vlády je přesvědčen, že třetí sazba DPH, zrušení zdravotnických poplatků jsou věci, které pomohou České republice, které pomohou českým občanům. Pan ministr financí je přesvědčen, že zrušení zdravotnických poplatků a zavedení třetí sazby DPH je pitomost a chyba, kterou si vláda špatně spočítala. Takže zda vláda teď předkládá zákony užitečné pro občany, nebo pitomosti a chyby, spíše ponecháme na košatou vnitrokoaliční diskusi, které jsme mohli naslouchat v minulých týdnech, a jaký je náš názor, řekneme u jednotlivých bodů. To, u čeho bych se zastavit chtěl, je onen skutečný důvod svolání mimořádné schůze, a to projednávání služebního zákona. Již podruhé máme služební zákon na mimořádné schůzi, s tím samým odůvodněním, jak je to nesmírně důležité, projednat to tady a teď. Protože když to tady a teď neprojednáme, tak nám hrozí obrovské sankce, dopady. Tohle jsme tady slyšeli v lednu, když jsme projednávali první čtení služebního zákona, proti kterému jsme zcela vážně protestovali a které vládní koalice s tímto zdůvodněním propasírovala mimořádnou schůzí v lednu tohoto roku. Aby pak následovaly čtyři měsíce, více než 120 dní diskusí, o kterých jsme toho příliš mnoho nevěděli kromě toho, že jsme věděli, že se hádáte, ale o co se doopravdy hádáte, jsme příliš nevěděli.

Dámy a pánové, prostě po čtyřech měsících jsme dostali na stůl úplně nový text, jako kdybychom tady v tom lednu vůbec nebyli! V tom lednu jsme tady schválili něco, co pak bylo odloženo, a další čtyři měsíce byl klopotným způsobem sestavován zcela nový text, včetně nového zákona. Co jsme tady tenkrát v tom lednu projednávali v tom prvním čtení? Služební zákon to nebyl. Možná alibi české vlády pro to, aby se vysmála českým zákonům a sestavila se na základě porušování lustračního zákona. Ale určitě to nebyl služební zákon. Protože to, co jsme dostali před těmi 35 dny na stůl, to s tím lednovým textem nemělo společného ale vůbec nic!

Tady už musím ocenit, že název zůstal. Název se nezměnil, to je jistě dobrý posun. Ale jinak se jedná o třetí nový text. My si to myslíme také.

V lednu jsme tady měli něco, co pak přestalo existovat.

A vy to chcete prohlásit za druhé čtení! Vy máte ambici to druhé čtení projednat tento týden. A vy máte ambici to třetí čtení schválit příští týden. V okamžiku, kdy se nebavíme o ničem jiném než o zákonu, který určí zásadním způsobem charakter řízení státu? To není zákon o státní službě pouze, to je zákon o charakteru řízení státu.

A tam je úspěch a prosperita české ekonomiky, a tam je úspěch a prosperita podnikání. A takové lidi tam musíme dát a na 14 dní zabetonovat, aby nám ty dotace zajistili. Nic nebezpečnějšího jsem za 20 let, co jsem v politice, ještě neviděl. Přesto trvám na tom, že zákon o státní službě je potřebný a že ho chceme.

Dovoluji si proto tímto projevem zdůvodnit, proč nebudeme hlasovat pro program mimořádné schůze, proč jsem přesvědčen, že máme do termínu řádné schůze poměrně dost časového prostoru, abychom se mohli pokusit o to shodnout se, jak by ta předloha měla vypadat.

Na to máme lyže i výcvik!

Po něm je přihlášen pan ministr Dienstbier. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tady zaznívala z úst některých představitelů vládní koalice obava, že opozice, zvlášť Občanská demokratická strana a TOP 09, budou dělat nějaké obstrukce. Protože jinak jsem vůbec neporozuměl jeho úvodnímu vystoupení. Je jasné, že pan premiér se chce pochválit, dělá to v poslední době často. Pochválil se, jak korektně jedná s opozicí, jak včas předkládají všechny věci k projednání a jak to, co zde připravila vládní koalice, bude sloužit ve prospěch občanů této země a jak vlastně tyto návrhy všem pomohou. Já bych si dovolil oponovat v této obecné rovině. Tyto návrhy nejen že všem nepomohou, nepomohou skoro nikomu, ale hlavně zavedou nové dotace pro vyvolené, zabetonují státní správu pro politické proponenty současné koalice, způsobí další chaos a další nepřehlednost prostředí, ve kterém se občané České republiky pohybují. Já souhlasím s jedinou tezí pana premiéra Sobotky. Tu tezi opakuje často.

To je, pane premiére, pravda. My to všichni víme a už nám to nemusíte pořád opakovat.